Právě proto i úprava některých daní směrem dolů, celkové zatížení z daně přidané hodnoty bude nižší, což právě pozitivně pocítí méně příjmové skupiny občanů. Děkuji a s reakcí opět pan předseda Tomio Okamura.

A všichni vidí, že jste v tom balíčku přistoupili k plošnému zvyšování daní. Proto se vás znovu ptám, pane premiére, řekl jste to před několika týdny v televizi Nova, proč lidem lžete? Proč jste psali, že nebudete zvyšovat daně? Já jsem vás požádal, abyste nemluvil o daňovém balíčku, ten obsah známe. Všichni občané vědí, že chcete zvyšovat daně a budete.

Myslím, že není potřeba, abyste říkal, jak mám odpovídat. Odpovídám, na co se mě ptáte, podle vlastního uvážení. Když řeknu, jak ty věci skutečně jsou, tak si každý udělá obrázek o tom, jestli jsme dodrželi to, že nezvýšíme daně ve smyslu celkového daňového zatížení, jestli jsme dodrželi to, že například nezvýšíme DPH, protože celkově, a to je potřeba taky říct, celkově na dani z přidané hodnoty, jak jsme my ten systém zjednodušili a máme dvě daně, 21 a 12, místo toho složitého systému, který tady byl zaveden předtím, celkově na dani zaplatí občané méně. O tom není potřeba přemýšlet ani nějak zvlášť se tady chytat za slovo, protože to je úplně jasné.

Tam jsme zařadili také stavby, které jsou určeny pro bydlení občanů, právě proto, abychom pomohli těm, kteří mají nižší sociální příjmy, abychom pomohli rodinám dostat se k snadnému bydlení.

Takže celkově daňové zatížení se nesnižuje, u některých daní jsme ho zvýšili, u jiných daní jsme ale snížili, a celkový dopad ve výsledku na občany bude to, že daňové zatížení zůstane stejné, jako bylo v minulém roce. To si myslím, že je dohledatelné, ověřitelné a je to jasné dodržení našeho slibu. Děkuji. Prosím, máte slovo.